Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane ministře.

Přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili paní poslankyni Janu Hnykovou a pana poslance Jiřího Petrů. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím, proto rozhodneme v hlasování číslo 1 o tomto návrhu, aby ověřovatelé byli paní poslankyně Jana Hnyková a pan poslanec Jiří Petrů.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Budeme hlasovat o návrhu. Protože ho nemůžeme měnit, tak budeme hlasovat o návrhu tak, jak byl předložen v žádosti 56 poslanců.

Učiním tak až po schválení pořadu schůze a po jeho schválení bychom schůzi krátce přerušili na povinný program podle jednacího řádu tak, jak jsme se dohodli na grémiu. Protože je čtvrtek, v probíhající schůzi je dnem, kdy jsou interpelace, a potom bychom doplnili tyto body. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji.

Ano, samozřejmě po schválení pořadu schůze. Pan poslanec Rykala má náhradní kartu číslo 17. Nyní tedy rozhodneme o pořadu schůze v hlasování číslo 2, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám předložil svůj procedurální návrh, ve kterém chci poprosit, abychom zmobilizovali zbytky rozumu.

Alespoň nám nevadí tolik, abychom kvůli němu blokovali schůzi Sněmovny.

Není pravda, že jsme pod výjimečným časovým tlakem. Prosím, počítejte se mnou.

Nám opravdu záleží jenom na tom, abychom pracovali tak, jak se pracovat má. Velmi prosím o zvážení tohoto návrhu, a proto navrhuji naši mimořádnou schůzi přerušit nikoliv krátce, ale prostě přerušit, a jsem pevně přesvědčen, že předsedové poslaneckých klubů se velmi brzy dohodnou. Jestli se rozhodnete jít na sílu, je to možné, ale to většinou není ten efektivní způsob.